No a předsedkyní se stala paní Nerudová.

A samozřejmě když to ta média stále opakují a nahrávají vám, tak to je potom těžké stále vyvracet ty nepravdy. Zajímavé je, že tedy teď chcete zrušit tu inflační doložku.

No tak důchodcům to berete a ty dostanou desítky miliard navíc. Takže to se mi zdá být nespravedlivé.

Tak tam prostor samozřejmě nebyl, ale tady vám to přečtu, abyste věděli, jak naši důchodci, v jaké jsou situaci: Dobrý den, pane Babiši. Ani nevíte, jak mě trápí, že se k vládě dostala tahle banda chaotických asociálů. No dobře, asociál ano, se omlouvám, jenom cituji.

Neumíte si představit, jak se mi zhroutil svět, když ministr práce a sociálních věcí Jurečka vylezl se souborem šikanózních změn parametrů pro předčasné důchody. Místo 35 odpracovaných let rovnou 40, změnou koeficientu pro ještě větší krácení důchodů za předčasnost, zastavení valorizace po dobu předčasnosti. Ale to nejhorší místo současných možných pěti let předčasnosti na pouhé tři roky.

Přitom ještě v březnu ubezpečovali občany, že připravovaná reforma se v žádném případě nedotkne lidí 50 plus, protože změny důchodového systému musí být v předstihu, aby se lidi mohli připravit. Najednou si potichu schválí v podstatě zrušení předčasných důchodů.

No a teď, když vidí, co způsobil, a všichni už zažádali o předčasný důchod, tak těch pár set čerstvých šedesátníků, co by ještě zažádali od září do konce roku, takhle neočekávatelně a asociálně hodí přes palubu. Trochu problém je, že takto brutálně diskriminovaná je poměrně malá skupinka lidí, protože ti, co jim bude 60 do září, jsou šťastní, že to ještě stihli.

Ještě mě napadlo, jak skvělé by bylo pro lidi, kdyby si vyměnili ministerstva.

Co mají dělat šedesátiletí senioři, kteří už mají zdravotní problémy a pracovní nasazení už nemohou zvládnout, ale na přiznání invalidního důchodu to ještě není? Za druhé. Uvědomuje si vláda, že zaměstnavatelé většinou raději přijímají mladší, rychlejší a zdravější lidi než šedesátileté seniory?

Je to jen kompenzace neřešené inflace. Důchody nejsou milodar vlády, ale lidé celý život musí odvádět sociální pojištění, aby byli zajištěni v důchodu. A je nepřijatelné, aby vláda takto svévolně a překotně, parametricky v podstatě zrušila možnosti předčasných důchodů. Za šesté. Myslí si vláda, že pětiletý předčasný důchod je podle současných výhodných podmínek natolik vysoký, že je nutné měnit výpočtové koeficienty?

To je otázka. Potom jsem tady dostal podklad od bývalého funkcionáře z Rady seniorů, který píše: V poslední době politici vládní koalice premiéra Fialy podsouvají české veřejnosti nepravdivá data o životní úrovni českých seniorů. Současně je využívají jako argument pro zakládané restrikce skromného nastavení českého penzijního systému. K podpoře objektivity situace předkládám stručný přehled základních dat o životní úrovni českých seniorů.

Ke konci roku bude činit 20 292.